Ať si občané sami udělají obrázek, protože mnoho z nich sledovalo tuto debatu, ať si občané sami udělají obrázek o tom, zda je pravda to, co jste tvrdili, zda je pravda, že nově vzniklá vláda může za současnou drahotu, za problémy s řešením koronavirové krize, za nedostatek bytů a za další potíže, kterým jsou lidé v této době vystaveni a kterým čelí. Já si to nemyslím. Neseme odpovědnost za pár týdnů, kdy jsme u vlády. Tu odpovědnost plně přijímáme a bohužel musíme intenzivně řešit tíživé dědictví, které nám zanechala minulá vláda. Nebyli jsme to my, dámy a pánové, kdo byl uplynulé čtyři roky u moci.

Dámy a pánové, já tu ale nechci řešit minulost . Jsem si vědom toho, že kvůli tomu nás občané nevolili. K minulosti jsem se vracel jenom proto, abych vyvrátil nepravdivé argumenty, které zazněly z vašich úst při probírání našeho programového prohlášení. Chceme přinést změnu, chceme dát naději občanům, chceme dát naději těm občanům, kteří podpořili strany nové vládní koalice, ale i všem ostatním. A já jsem zde hovořil o tom, v tom svém úvodním vystoupení, že nejsme populisté, nechceme planě slibovat, ale že této Sněmovně a všem našim voličům chceme za čtyři roky složit účty z toho, jak jsme pracovali, co jsme udělali a jak jsme splnili sliby, ke kterým jsme se zavázali. A já osobně jako předseda vlády chci jít v tomto směru příkladem, a proto jsem se rozhodl stanovit si z toho programového prohlášení šest osobních priorit, z jejichž splnění se chci voličům, občanům na konci volebního období speciálně zodpovídat. Každá z nich, z těch priorit, svým způsobem reprezentuje významnou část tohoto předloženého vládního prohlášení, takže i touto formou tady teď připomenu některé klíčové věci, které občanům slibujeme. Mojí první prioritou je zavedení daňové brzdy, která automaticky zastropuje celkovou výši daní pro naše občany a zabrání pak každé příští vládě daně neúměrně zvedat. Druhou prioritou je předložení důchodové reformy, skutečné důchodové reformy, která současným čtyřicátníkům a mladším přinese stabilní systém spravedlivých důchodů. Třetí priorita se týká energetiky, energetické soběstačnosti našeho státu, a tou prioritou je zahájení tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Pátá priorita se týká vzdělání, vzdělávání a jde o revizi učebních plánů na základních a středních školách tak, abychom naše děti dokázali opravdu dobře připravit na život ve 21. století. A šestá, poslední priorita, ta je jakýmsi symbolem důležité digitalizace našeho státu. Chci, aby zanikla povinnost nosit u sebe občanský, řidičský průkaz a další dokumenty, protože ty v tomto volebním období nahradíme jejich elektronickou podobou. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, před vámi leží programové prohlášení naší vlády. Já jsem vám teď představil i svých šest osobních priorit, která budu s plnou silou prosazovat, a věřím, že až se za čtyři roky se budeme voličům před volbami zpovídat z toho, co jsme udělali, budu moci říci, že maximum možného z našeho programového prohlášení i z těchto priorit, které jsem teď zmínil, že maximum z toho bylo splněno.

Prosím, máte slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére, děkuji vám za vaši řeč k programovému prohlášení, k téměř ukončení této schůze. Nicméně dovolte mi ještě krátkou poznámku. Chci vás požádat, aby vy jste řekl na začátku, že opozice vám řekla, že vám předává zemi ve výborném stavu.

A vy jste to tady vyjmenoval, ať už je to pokles reálných platů a mezd, bytová krize, ať jsou to další věci, zvyšující se ceny úplně všeho, zvyšující se ceny energií, inflace, prostě problémy, které trápí běžné české občany, takže vás chci jenom požádat, aby a občanům říct, že SPD si nemyslí, že Česká republika je v dobré kondici a v dobrém stavu. A já vám opravdu přeji, aby to, co tady říkáte a slibujete, se vám povedlo, protože je to ve prospěch nás všech. I když nás v hnutí SPD jste samozřejmě svým programovým prohlášením nepřesvědčil. Přesto si myslím, že Česká republika potřebuje jít nahoru, řešit spoustu důležitých problémů a my je potřebujeme vyřešit.

A nyní tedy s přednostním právem předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Prosím, máte slovo. Dobrý večer, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, vážený pane premiére, já samozřejmě musím zareagovat na ten projev pana premiéra, protože zkrátka jsou věci, na kterých se neshodneme. Myslím, že jsem v tom mém projevu měl strašně moc faktů, dat, podkladů a že ta čísla jsou jasná.

Ale s panem premiérem zkrátka na tomto se neshodneme. K inflaci. Pane premiére, já jsem nikdy neřekl, že vy můžete za inflaci.